A v této souvislosti navrhuji mimořádný bod na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Diskuse nad řešením situace v OKD.

Ale rozhodně tím stát nesmí legalizovat dřívější podvod. Návrh ministra Mládka totiž fakticky zaručuje právní a majetkovou nepostižitelnost a beztrestnost bývalého vlastníka za krach společnosti. Stát by tímto převzal faktickou odpovědnost za dluhy a škody způsobené bývalým vlastníkem OKD, a jak víme, tuto privatizaci, jejímž výsledkem je vytunelování OKD, tehdy podepsal současný premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Znovu říkám, že by stát neměl nechat horníky ve štychu, ale my v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazujeme takové řešení, které povede zároveň k vyvození trestní a majetkové odpovědnosti za škody způsobené v průběhu privatizace dolů OKD. V tomto ohledu je správné a systémové řešení, aby stát odstoupil od všech smluv o prodeji svých podílů v OKD pro podvod a jejich neplnění, a následně je nutné vymáhat náhradu škody, která vznikla, na všech, kteří se na podvodném prodeji obohatili, a to zejména exekucí jejich majetku včetně majetku miliardáře Bakaly. Prosím Sněmovnu, která už několikrát o kauze OKD diskutovala, aby v mimořádném bodu programu zavázala vládu, aby odstoupila od smluv o prodeji OKD. Smlouva sice není veřejně známá, ale podle toho, co je o ní známo, je jasné, že jak nabyvatel Karbon Invest, tak ani další následní majitelé tuto smlouvu neplnili, a dále je zcela zřejmé, že stát se při prodeji jak první části, tak druhé části svého podílu stal obětí prokazatelných podvodů. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji. Z dnešního dne do 15 hodin se omlouvá z osobních důvodů paní poslankyně Věra Kovářová. S přednostním právem eviduji přihlášku pana poslance Miroslava Kalouska. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

Přesto mi dovolte pro čisté svědomí, abych upozornil na jednu věc. V 90. letech umožňovala rozpočtová pravidla republiky vládě České republiky přijmout garance za komerční závazky krachujících podniků na úrovni usnesení vlády.

Což je samozřejmě v pořádku, protože se jedná často o miliardové až desítkymiliardové závazky z rozpočtu, nad nímž je suverénem Poslanecká sněmovna. Já bych rád upozornil vládu na to, že pokud by za korunu nebo za korunu padesát, to už je úplně jedno, převzala závazky vůči veřejným rozpočtům, tak podle mého názoru obchází tento zákon včetně všech důsledků všech možných zákonů, které připadají v úvahu. Pokládám za velkou chybu, že o tom Poslanecká sněmovna nechce mluvit. Tady vláda zcela vážně diskutuje o tom, že na sebe převezme závazky v objemu desítek miliard, a nechce pustit do diskuse Poslaneckou sněmovnu. Já bych ještě velmi rád upozornil, že by se mohlo jednat o účelové obcházení zákona včetně možných právních důsledků z toho vyplývajících. Děkuji, pane předsedo. Připraví se paní poslankyně Jana Černochová.

Jediná spravedlivá cesta je, aby stát zaplatil drobnochovatelům opravdu reálnou cenu. Proto vyzývám pana ministra Jurečku, aby změnil ceníky ve prospěch spravedlivých a reálných cen, které si chovatelé na obnovu chovů zaslouží.

Děkuji. Já vám také děkuji, pane poslanče. Další v pořadí je paní poslankyně Jana Černochová. Připraví se paní poslankyně Marta Semelová. Paní poslankyně, máte slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já se přihlásila s návrhem na změnu programu.

Děkuji. Náhodou bod číslo? Děkuji.

Ostatně k jeho předložení se zavázali koaliční partneři v koaliční smlouvě. Ministerstvo práce a sociálních věcí neustále opakuje, že zákon předloží, že připravuje paragrafované znění tohoto zákona.

Jejich matky nebo otcové se zadlužují, aby jim zaplatili školní pomůcky, zájmové kroužky nebo prázdniny. Chci připomenout, že čas běží. Namísto toho se dohaduje, co by bylo lepší, co horší, a zabývá se vlastními spory.